Já mám tedy resort financí, kde jsem zdědil Finanční správu také v rozkladu.

To jsou ty karuselové obchody. Česká republika má 22 % nezaplacených daní, to je precizní odhad Evropské unie.

Také Finanční správa vytvořila daňový ráj v Praze, to je také příklad, jak fungovala.

Protože si myslím, že daně se mají platit. Takže to je ohledně výnosů. Tento rok je rozpočet minus 112, pravděpodobně se dostaneme na 80, ale co je podstatné, snížíme dluh absolutně přibližně o 20 mld. No a my jsme přišli a samozřejmě jsme uvolnili spotřebu. Není pravda, že jsme nepustili investice, to bylo jedno z prvních opatření, když přišla paní poslankyně Kovářová a řekla, že nemáme dostatek základních škol kolem Prahy, tak ten program realizovalo Ministerstvo financí. Stejně to děláme je překvapující, že tenhle stát nebyl schopen spočítat ani to, kolik se tu rodí dětí, takže teď jsme udělali program na výstavbu kapacit základních škol v dalších místech naší země, a mateřských škol. Přihlásilo se, div se světe, 7 mld. 7 mld. nám tady chybí mateřských škol a základních škol. Tak si řekněme, jak my jsme připraveni na ty investice.

A máme zastavených plno programů. Zákon o veřejných zakázkách totální paralýza na investice. ÚOHS, který samozřejmě dostává šikanózní žaloby stavebních firem.

Přišli jsme se zákonem, abychom víc motivovali majitele pozemků, aby se mohlo stavět konečně. To jsme prosadili a div se světe, už se realizují výkupy pozemků.

Takže dva roky, dva roky to bude trvat.

Takže to jsou skutečně neuvěřitelné výkony našeho státu, v jaké je kondici a jak funguje. Ještě se vrátím k těm poplatkům, abych odpověděl panu Stanjurovi.

Potom samozřejmě rozpočet. Ta nás stála asi 6 mld, asi třikrát více než v Rakousku, a v podstatě nemáme dneska ani rozklikávací rozpočet.